Některý rok můžete stavět od března do listopadu a někdy od dubna do října, a to dělá prostě hodně.

A tato čísla ukázala, že to nebyl výmysl opozice, že ten rozvrat ŘSD nese negativní výsledky, a to jsou tyto výsledky.

Chci jenom říci panu premiérovi, že občas by té opozici mohl dát za pravdu a občas by mohl za tu záchrannou brzdu zatáhnout dříve, když vznikne problém. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Fakticky, pane poslanče, nebo řádně? Prosím, máte dvě minuty. Dobře, že jsem limitován, aspoň vás nebudu déle zdržovat.

Myslím, že na té dopravě to tak začalo někdy Vítem Bártou, který zastavil všechny projekty a přípravné práce, s výjimkou pana předsedy Stanjury. Musím se ho zastat, protože jako člen hospodářského výboru a tehdy předseda hospodářského výboru vím, že to odbrzdil, ale byl tam, nevím, pár měsíců, ani nevím přesně kolik, ale ti ministři dopravy tehdy, tak jak následovali, co si budeme říkat, mají velký podíl na tom, i jak vypadal rok 2014, protože v té dopravě to plánování, příprava, projektování, vykupování pozemků a podobně jsou věci, které přesahují řády měsíců i let.

Myslím si, že Ministerstvo dopravy z tohoto pohledu za posledních dvacet let je jedno z nejvíce postižených, poškozených, nebo já nevím, jak to říct. Prostě výsledek pro občany České republiky není příliš valný. Měli jsme tady mít infrastrukturu, která odpovídá aspoň částečně té evropské, vyspělým zemím nemáme. Budeme ji mít brzo? Nebudeme.

Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Kučera.

Za to skutečně nemůže ministr Bárta. Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka, pan poslanec Laudát. Děkuji. Jenom dvě minuty.

A za ten rok Prachař jednoznačně může. On nemusel zastavovat D3, ty stavby, které už byly na spuštění tehdy. On nemusel dělat další hlouposti kolem prozkoumávání pražského okruhu, stavby 511 a další a další věci. On ten rok prostě zastavil.

A spíš bych poprosil, pan ministr o tom ví, vědí o tom činovníci sociální demokracie, kteří se zabývají dopravou, a je to škoda, abyste příště nezametali i pozměňovací návrhy. Teď se k tomu stejně budeme muset velice rychle, asi už tedy až na podzim, vrátit a ten zákon upravit, aby se konečně začalo vykupovat v rychlejší dynamice. Teď to je v průšvihu, ten zákon, který tady Prachař také arogantně protlačil. Pokud nejsou další přihlášky do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím.

Takže ještě jednou dobrý večer. Návrh usnesení hospodářského výboru je: Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit Výroční zprávu o činnosti a účetní uzávěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014, sněmovní tisk 442. Zeptám se na další přihlášky do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Také ne. V tom případě budeme hlasovat. Je tu návrh na odhlášení, takže já vás všechny odhlásím a prosím o novou registraci.

Tento návrh byl přijat.

Dámy a pánové, pěkný podvečer.